Tím se zajistí, že občan bude chráněn nejen z hlediska ochrany právního vztahu, ale i z hlediska vhodnosti objektu nebo prostoru k bydlení. Možnost poskytnutí doplatku na bydlení se navrhuje také vlastníkovi, který bydlí ve stavbě pro rodinnou rekreaci, protože má tato stavba podobný charakter jako bydlení v bytě, rodinném domě a je mu i z pohledu veřejného stavebního práva nejbližší a zajišťuje lidsky důstojné dlouhodobé bydlení. A máme tu pozměňovací návrh kolegy Sklenáka.

Vždyť je to absolutní protimluv. Já se ptám: Kam to vede? Kam ženeme tímto zákonem tyto lidi?

Obhajujete svůj pozměňovací návrh tím, že kdyby lidé řešili svoji bytovou situaci sjednáním komerčního bydlení, stálo by nás to víc. Takže pro stát je to vlastně výhodné, aby lidi bydleli v zahradních domcích a v chatách, které budou splňovat podmínky důstojného bydlení? Já se opět ptám: Jak můžeme připustit, aby se podmínky u bytů a ubytoven zpřísnily, a tady dovolíme, aby se doplatek na bydlení poskytoval? Jak lidé přišli k tomuto bydlení?

Jak budou žít, to není důležité.

Co podnikavci s lidskou bídou? Všechno se dá zařídit.

Koho ta paní ombudsmanka vlastně hájí? Jaká práva jakých občanů? A hned nato padá druhá otázka. Kdo vlastně hájí práva českých občanů? Kde najdou dovolání čeští občané? Pozor, musí mít opravdu ten záchod a pitnou vodu! Je mi z toho velmi smutno. Život lidí je velmi krátký a místo toho, abychom nacházeli řešení a to řešení naplňovali, tak hledáme kličky, jak to změkčit. Kolego Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, je mi to upřímně líto, ale věřila jsem, že z útrob Ministerstva práce a sociálních věcí, které vede vaše ministryně, vzejde návrh, který bude zajišťovat důstojné podmínky pro všechny lidi, kteří potřebují pomoc. Na našem klubu podám návrh, abychom ještě jednou probrali a zvážili podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení, i když jsme se konečně dostali i k jeho projednávání. Nejsem spokojena s jeho výsledkem. Jen málo věcí se v něm napravilo a nevěřím, že přinese úsporu do státního rozpočtu.

Zabráníme vytlačování sociálně ohrožených skupin obyvatel do substandardních forem bydlení, nebo je ještě více rozšíříme? Já vám děkuju za pozornost.

Děkuji za slovo. Nemohu nevystoupit poté, co tak velký prostor mému pozměňovacímu návrhu věnovala paní kolegyně Hnyková. Nevím, jestli všichni poslanci a poslankyně znají ten pozměňovací návrh a nevím, jestli ze slov paní kolegyně Hnykové pochopili, o co jde, tak bych si to dovolil vysvětlit. Ale prostě realita je taková, že mnoho lidí, kteří se ocitnou v existenčních problémech, v těch zahradních chatkách prostě bydlí.

A my prostě říkáme, že v případě, že ten objekt je jeho vlastní o to jde, v tom je prosím to zásadní, že nejde o to, že by někdo tyto objekty pronajímal samozřejmě, o to rozhodně nejde ale pokud má vlastní ten objekt a bydlí tam, tak aby ten doplatek, v tomto případě na energie, mu mohl být poskytnut.

Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, Roman Sklenák částečně předešel to, o čem jsem chtěl mluvit já. Protože doopravdy to není ubližování těm lidem, kteří tam už tak jako tak bydlí, naopak zlepšuje se jejich situace. A chtěl bych tady upozornit, že tento návrh zákona, to je jakési zatažení za záchrannou brzdu zejména ve vztahu k zneužívání dávek na tzv. ubytovnách.